Můžeme jít dál energetické budovy.

Tady bych byl ale možná i trošku nad věcí, protože uznávám, že v určitém čase se to pochopitelně těm majitelům vrátí. Co je pravda, je to, že je to příliš brzy, respektive že ten tlak je takový, že nic jiného nezbývá. Kdyby se motivovalo, tam bych to chápal více.

Na základě jakých fakt, jakých dat? 2038 bylo po dvouletém jednání a předložení desítek různých scénářů a obrovského množství dat, vycházejících z toho, jaké zde budeme mít nové zdroje, jak se budou odstavovat staré zdroje, jak se bude dařit budovat jádro, jak se budou dařit investovat nové zelené zdroje a tak dále, a vycházelo se z toho, že se nemůžeme příliš brzy stát závislými na importu, protože bude hrozit to, že bude nedostatek energie, protože i ostatní země jdou podobnou cestou a logicky se budou stávat méně a méně soběstačnými. Ne nás, ale vládu, abych byl přesný, a jejich závěr je jasný. Tak když už neberete vážně opozici, prosím, berte aspoň vážně energetické odborníky.

Ale v každém případě, proč se tak nezahájilo za nás?

Já doufám, že se k nim připojíme, alespoň mám signály z vlády, že by tak mohlo nastat. Zatím tak nenastalo, tak vás vyzýváme k tomu, abyste tak učinili.

Evropa likviduje svůj průmysl.

To nám připadá normální?

A to je to špatné.

Proč jste nyní tak otočil? Proč vaši ministři nejednají podle slibu, který jste dal, to znamená, že nedopustíte? Proč to necháte dojít tak daleko, že nás z toho školí zelenější Švédové, kteří dělají kupodivu aktivity nebo kteří tlačí na to, aby to nebylo tak klimaticky brutální?

Já vám také děkuji. Jako další je přihlášený pan předseda Tomio Okamura, připraví se pan ministr Martin Kupka s přednostním právem. Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou opoziční schůzi s tématem Ekonomické a sociální dopady zavedení normy Euro 7 do průmyslu České republiky.

Tuto normu prosazuje Fialova vláda a také aktivně ji prosazuje, aktivně ji prohlasovala a aktivně ji podporovala během předsednictví České republiky Evropské unii v druhé polovině loňského roku. Fialova vláda tak přímo poškodila českou ekonomiku, český průmysl a ohrozila pracovní místa v České republice.

A jak už jsem říkal, výsledkem je a bude další zdražení automobilů, zhoršení dostupnosti aut pro naše občany, ohrožení ekonomiky České republiky a ohrožení velkého množství pracovních míst v České republice.